Chtěl bych připomenout, že v roce 2015 Ministerstvo financí předkládalo návrh zákona o dani z hazardních her a součástí důvodové zprávy byla závěrečná zpráva, zhodnocení dopadů regulace RIA.

Není tedy možné započítat ztráty z hraní vůči základu pro výpočet daně v období, kdy došlo k vytvoření zisku, tedy výhry, čímž by bylo zabráněno snížení daňové povinnosti právě o tyto náklady. Je třeba také říci, že tento způsob srážkového zdanění pro všechny hazardní hry neaplikuje žádná ze zemí Evropské unie, alespoň o tom nevím. Návrh na zdanění výher tedy není podložen analýzou dopadu na hráče nebo na hazardní hry jako na celek.

To by byl asi blázen.

Chtěl bych říci, že živá hra dosahuje ziskovosti pouze 11 %, a je to i na základě analýzy Ministerstva financí, takže to neříkám, že bych si to vymyslel. Takovými hrami jsou jednoznačně technické hry neboli bedny.

Tedy s ohledem na uvedené a s ohledem na skutečnost, že jediným účelem předloženého návrhu zákona je zabezpečení vyšších příjmů do veřejných rozpočtů, si myslím, že není vhodné, ba je přímo likvidační zvyšovat daně legálním provozovatelům živých her v kasinech. Navrhuji proto, aby tedy nedošlo u těchto her ke zvýšení daní o 7 procentních bodů, ale pouze o 2 procentní body.

Děkuji za slovo.

Ale ještě moment, přečtu dvě omluvy.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Odůvodnění je, že se zvyšuje limit definující samostatné hmotné movité věci jako hmotný majetek, a to ze stávajících 40 tisíc korun nově na 100 tisíc korun. V praxi to tedy bude znamenat, že drobný majetek v pořizovací ceně do 100 tisíc korun bude moci být poplatníkem jednorázově uplatněn jako daňově účinný výdaj.

Návrh nového limitu pro definici samostatných hmotných movitých věcí jako hmotného majetku má primárně umožnit účetním jednotkám integrovaného záchranného systému, například hasičského záchranného sboru, Policie České republiky a dalších složek, rychleji amortizovat finančně náročnější přístroje a vybavení. Dále současně významně pomůže podnikatelskému sektoru především z hlediska budování své infrastruktury a dále i státu v budování digitálního státu. Sjednocení daňového režimu u těchto kategorií majetku pak přispěje k přehlednosti a spravedlnosti daně z příjmů.

Návrh nového limitu ve výši 100 tisíc je stanoven poměrně přiměřeně, pokud jej srovnáme nyní s vládou navrhovaným stoprocentním zvýšením poplatků za návrh do vkladu nemovitostí, které přichází již po sedmi letech, a je tedy odůvodňováno inflací. To by k tomu bylo vše. Doufám, že vláda, která podporuje, nebo aspoň hlásí podporu podnikatelskému sektoru a zjednodušování účetnictví a tak dále, a podporu podnikání, tak doufejme, že tento návrh také podpoří.

Nyní vyzývám k vystoupení pana poslance Jana Hrnčíře. Pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo.